Paní kolegyně, páni kolegové, přestávka na poradu klubu skončila. Paní ministryně pro místní rozvoj má slovo na závěr debaty ve třetím čtení. Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, budu reagovat na některé věci, které zde zazněly, a zároveň na napadení Ministerstva pro místní rozvoj. A chci se silně ohradit, že tato novela byla připravována někým jiným než naším resortem. Součástí jsou všechny asociace, Česká asociace pojišťoven, kraje, resorty, obce, Svaz měst a obcí a ostatní. Čili všichni se podíleli na přípravě tohoto zákona, a ne nějaké dvě asociace a pojišťovny.

Skutečně žádám sněmovnu o klid, nebo přeruším schůzi! Jsem přesvědčen, že je důležité, abyste vyslechli závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedající. K určitým záležitostem, které zde byly zmíněny. Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo během září jenom během září sedm nových žádostí o koncesi asi všichni víme, že my vydáváme koncese a pojištěny jsou všechny! Pojišťovny nehradí všechny dluhy a pojišťovny neručí za nasmlouvané hotely a letadla. Ručí pouze za prodané zájezdy. To zde nepadlo. Novela nejde nad rámec směrnic. To požadovaly všechny profesní asociace, obě asociace i ČAPka a ostatní.

Je nutné ještě zmínit k dotazu, který zde padl ohledně našeho odhadu, nebo spíš konkrétně já byla vyzvána k odhadu na zdražení, nebo počet možná, případně zkrachovalých cestovních kanceláří.

Chtěla bych zde také zmínit, že jsem velmi překvapena všemi dopisy, o kterých hovoříte, že tady lítaly, protože já jako předkladatel je nemám. Čili zde reaguji pouze na to, co bylo připravováno. Tedy jsme ve třetím čtení a samozřejmě za Ministerstvo pro místní rozvoj žádám Sněmovnu, aby postoupila tento návrh zákona do třetího čtení.

To je vše z mého závěrečného slova, děkuji. Nemá. Budeme tedy rozhodovat podle zákona o jednacím řádu. Prosím paní zpravodajku, aby nám shrnula rozpravu ve třetím čtení a navrhla proceduru hlasování o pozměňovacích návrzích a před hlasováním nám sdělila stanovisko.

Paní zpravodajko, máte slovo. Moje stanovisko je negativní. Počet přítomných se ustálil, ti, které jsem požádal, aby diskuze vedli mimo sál, se vrátili.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat, a to souhlasem Sněmovny se stažením pozměňovacího návrhu paní zpravodajky, ano?

Kdo je proti? Děkuji vám.